Děkuji, pane poslanče. Pan předseda Adamec. Vůbec jsem nepochopil ten příspěvek.

Odpadky jsou podle mě velký problém, bude potřeba je řešit.

Děkuji za pozornost.

Není, nikdo ji nevyužívá.

Tak to prostě je. Tak to prostě je!

Děkuji. Váš příspěvek zaujal, protože tady máme mnoho faktických poznámek. Děkuji za slovo.

Takže možná to je ten důvod, proč tady tento pozměňovací návrh dnes i předkládáte a my ho v žádném případě nepodpoříme. Děkuji a prosím paní poslankyni Krutákovou a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Vomáčka. Děkuji za slovo.

Takže to, že obce vybírají míň, je jenom vstřícný krok směrem k občanům, a je tedy na každém zastupitelstvu, jak si ten poplatek stanoví, a myslím si, že ve velkých městech nebo i v těch menších, ale zejména v těch větších městech je to už opravdu problém. I u nás na Moravě se pohybujeme kolem částky 700 korun a obce doplácí. Samozřejmě budou zaváděny nové systémy a ty s sebou ponesou další náklady. Je to služba pro občany a bohužel tedy dneska se v takových cenových relacích pohybujeme. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Takže zda by mi na to dokázal někdo odborně odpovědět.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom krátce na tu debatu.

Tak alespoň to řekněte na rovinu, prosím vás. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Souhlasím se vším, co řekli mí kolegové z klubu, nebudu to opakovat.

Snad si nemyslíte, že ještě vám tam zbude nějaký manévrovací prostor pro citlivé posouzení a navýšení této daně?